A kdo to bude kontrolovat? Obec?

To chcete? A já myslím, že to dobře není a je to opravdu mimo realitu. Zároveň obcím, a teď pominu velká města, i když Svaz měst a obcí vás na to významně upozorňoval, na jednu stranu říkáte v důvodové zprávě, že náklady spojené s tím, že se najde někdo, kdo, promiňte mi, udá někoho, že kouřil na zastávce, tam opravdu u nás na vesnici to jsou davy lidí, to byste viděli, kolik stovek lidí tam čeká na autobus, který stejně nepřijede, protože je jich stejně čím dál tím méně, tak někdo se najde, kdo zavolá na obec a řekne: prosím vás, přijeďte si pro něj, on tam kouřil. Protože jak jinak by se to asi dalo zjistit?

Jsouli bagatelní, pak myslím, že je zbytečné, abychom tyhle náklady přenášeli na malé obce, a může to klidně zaplatit Ministerstvo zdravotnictví. Ono to bude mnohem jednodušší.

Někde jsem zachytil pana ministra zdravotnictví, který říkal, že škodlivost elektronických cigaret není tak velká, nebo je malá nebo něco v tomto smyslu. Podle mých informací neexistuje relevantní studie, která by říkala, že se je prokázáno, že je škodlivost elektronických cigaret prokázána. Ale tvrdíli to ministr zdravotnictví, já nejsem odborník přes zdravotnictví, říkám, možná má pravdu, ale poprosil bych vás, pane ministře, zdali byste byl té ochoty a zveřejnil, na základě čeho tvrdíte, že elektronické cigarety jsou méně škodlivé, když podle mých informací nic takového prokázáno nebylo, a naopak řada kuřáků, kteří se snaží odnaučit kouřit, k tomu právě využívá elektronické cigarety, aby postupně se této závislosti zbavili. Proto také navrhuji, aby elektronické cigarety z toho zákona byly pokud možno vypuštěny.

Proč tohle chcete zakazovat?

V případě, že máme vybudovánu nějakou dopravní infrastrukturu vlaková nádraží, autobusová nádraží , tak tam doporučujete, aby ve vymezených prostorách pro kuřáky se dál kouřilo, nebo říkáte ano, můžete.

Máli někdo prostě vyčleněn prostor pro kuřáky, jeli označen ten prostor, pak tím nikoho neohrožuji. Nekuřák tam nevstoupí, žádné děti se tam nedostanou, pokud budou rodiče jenom trochu zodpovědní, a nic nikoho nemůže ohrozit a myslím si, že to je konsenzuální pro všechny. Kéž by předkladatel, když psal tenhle návrh zákona, měl alespoň trošku rozumu.

Nemusí být, přátelé! Vůbec nemusí být! Děkuji vám za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Je tam hodně věcí ohledně alkoholu, ale strašně moc málo kolegů a kolegyň se zde zmiňuje o tom, že tam je další část a to jsou drogy. Ráda bych se proto vyjádřila právě k této skupině, což drogy jsou. V návrhu, který nám přišel od Ministerstva zdravotnictví, a řešili jsme to několikrát, byla naprosto vypuštěna kapitola substituční léčby. Kdo neví, co to znamená, tak přeložím, je to odvykací léčba drogově závislých. Další kulatý stůl se bude konat teto čtvrtek.